Děkuji vám, pane místopředsedo.

To je ta situace teď.

Děkuji. Děkuji.

A ten dotaz, prosím, je ještě nějaký?

Takže to byly kroky, které byly realizovány, které byly naprosto logické.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, Česká republika a její občané se potýkají s dlouhodobým nedostatkem některých léčivých přípravků. Problém určitě neřeší a nevyřeší vyjádření, které nemohlo být snad myšleno ani vážně, kdy volně parafrázuji radil jste občanům obvolat sto lékáren a že určitě narazí na řadu společností, kde požadovaný přípravek bude k dostání.

Máte, pane ministře, radu pro ně? To, čím si procházíme, ukazuje, že problém je hlubší, ale hlavně vážný. Co dál, ptám se vás, pane ministře? Hledá a snaží se vámi vedené ministerstvo najít řešení, jak do budoucna předejít, případně minimalizovat dopady na občany v situaci, kdy dojde k výpadkům léčivých přípravků? Nebo je Ministerstvo zdravotnictví stále ve fázi sledování zásob léčiv v Evropě a jedná o mimořádných dovozech? O tom, že k nějakému zásadnímu posunu nedošlo, svědčí i veřejná vyjádření některých distributorů. Je tato situace diskutována na úrovni vlády?

Žádám vás, pane ministře, prosím vás, pane ministře, o řešení této situace, za což děkuji jménem občanů a odborné lékařské veřejnosti.